Chtěl bych vám jenom připomenout, že to, co děláte skokově teď, tak přinese samozřejmě negativní ovoce a bude to v tom, že podvážete inovace, podvážete naše firmy, podvážete rozvoj. Ono do budoucna nám toho moc nezbývá. Víme všichni, jaká je demografická situace, a víme, že bez toho, abychom rozběhli naši ekonomiku, aby se stala konkurenceschopnou, aby uměla finalizovat své výrobky a prodávat je na světovém trhu, tak že bez toho se skutečně neobejdeme. A chtěl bych jenom připomenout, že my jsme měli jako hnutí ANO a naše vláda připravený konsolidační balíček veřejných financí, který byl rozumný. Jednalo se o plán zhruba 0,5 procentního bodu ročně. A my se tady vydáváme opravdu špatnou cestou.

Pane předsedající, děkuji za slovo. Nevím, pane premiére, jestli jste si nevšiml, ale nejste na kongresu ODS, kde slibujete lepší zítřky v ideálním světě. Řešíme tady opravdu velké problémy, které se týkají rozpočtu, financí České republiky. Mám radost, že se dobře bavíte, stejně tak jste se bavil při valorizaci. Nicméně často hovoříte o kompetentnosti vlády. Na tom si velmi zakládáte. Co se týče kompetentnosti v oblasti financí, tak vás docela trefně hodnotí i vaši koaliční partneři: